A je přece evidentní, že kdyby se nám tohle nepodařilo a kdyby ta dohoda neexistovala, tak jsme v úplně jiné situaci. Takže tady zaznělo, jako kdyby Turecko nedodržovalo. To prostě věcně pravda není. Tuhle dohodu Turecko drží!

Pro Řeky je to naprosto zásadní věc. Protože víte, co to pro ně znamená za lavinu, která by mohla velice rychle začít růst. A myslím si, že to jsou jakkoliv to někdy připadá, že byste si přáli lepší partnery, tak to jsou vlastně nejlepší dohody, které jsme schopni v této chvíli uzavřít, a mají pro nás obrovský strategický význam. Ale jsem pořád přesvědčen, že partnerství s Tureckem má pro Evropskou unii, evropské země obrovský význam vojenský, geopolitický, ekonomický i když se mluví o migraci, stejně tak. Bylo by to úplně jinak, kdybychom tyto dohody nebyli schopni držet a uzavřít. A je důležité, že turecký představitel bude součástí tohoto jednání a to je pro mě, pro Evropu strategicky zásadní věc.

Chci říct, že si myslím, že neexistuje žádný umírněný a radikální islám.

Každopádně si řekněme na rovinu, že islám v mnoha ohledech není kompatibilní s naší kulturou, která je založena na jiných základech. Tím nemluvím o terorismu, tím nemluvím o islamismu.

To je tady trestné, zakázané, není to přípustné. Ale neznamená to, že by to islám zakazoval. Druhá je například postavení žen ve společnosti. Ale to je prostě proto, že ta společnost si právě toto pravidlo zredukovala a neuplatňuje ho. Takže to je můj názor na islám jako takový. To, že si v Afghánistánu vybrali jako svoji kulturu nebo historicky, dlouhodobě, staletí je tam kultura islámská, to je prostě fakt. To my neovlivníme. A myslím si, že bychom to ani ovlivňovat neměli. Pravdou ale je, že tato oblast je velmi nestabilní, a ta nestabilita se přelévá i do okolních regionů, včetně Evropy.

Takže ono to není o tom, jak se ta republika jmenuje, jaké tam vyznávají převážně náboženství. To je můj pohled na věc. Protože my jsme patnáct, dvacet let odpůrci členství Turecka v Evropské unii, což se nedá říct zdaleka o všech politicích a politických stranách v České republice. Drtivá většina stran, která je tady zastoupena, na to buď neměla názor, anebo přímo prosazovala členství Turecka v Evropské unii. My jsme dlouhodobě tvrdili a to i když byl v Turecku klid, všichni tam jezdili na dovolenou a všichni tvrdili, jak je Turecko stabilní země. My jsme říkali je to země, která je v nebezpečném regionu, a posunout hranici Evropské unie na hranici Sýrie jsme i před patnácti lety, dávno před občanskou válkou v Sýrii, nepovažovali za dobrý nápad. A druhá věc je zase ta kultura. My Evropskou unii vnímáme nejenom jako ekonomický prostor, ale i jako prostor hodnot. A prostě Turecko, i když je to stát formálně sekulární, tak je postavené na jiné kultuře. Proto jsme vždy říkali, že Turecko je strategický partner, že se máme snažit o jeho přibližování se Evropě, nikoliv o jeho politické začlenění do Evropské unie. Ale pochopili to až v době kdy to, co my jsme předpovídali, že se může stát, se skutečně stalo. Ano, Turecko je nestabilní. Erdogan velmi často vyhrožuje, že tu dohodu vypoví, že ji nebude plnit. Ale do této chvíli ji plní a je vidět, že funguje. Takže já bych tady nekritizoval instituce Evropské unie a unii jako celek, že dojednala dohodu s Tureckem, protože podle mého názoru je to ta nejlepší a nejlevnější varianta, kterou jsme byli schopni dojednat a která je opravdu uplatňována. A jinou variantu zatím nevidíme. Ano, Turecko je nestabilní partner. To jsme viděli všichni. Turečtí představitelé zejména po politických změnách v Turecku vyhrožují Evropské unii. Ale zatím to berme tak, že nemáme žádné další alternativy, a Turecko zatím plní. A pro to, abychom ty alternativy měli, na nich musíme pracovat. To znamená, musíme se snažit situaci řešit, nebo pomáhat řešit i v zemích, které jsou zdrojové pro to napětí. Turecko je zatím a jenom tranzitní země. Děkuji vám, pane poslanče. Nevidím žádné další přihlášky do obecné rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan ministr, nebo pan zpravodaj si chtějí vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázaní výborům k projednání, kdy organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Tím je vyřešen i návrh, který padl v rozpravě. Takže se táži, zda má někdo další návrh k přikázání garančnímu výboru jako jinému než zahraničnímu výboru. Prosím. Dopustil jsem se chyby, protože jsem vám ještě v rámci rozpravy chtěl navrhnout zkrácení zákonné lhůty pro projednávání ve výboru na třicet dnů. Jenomže jsem to neučinil v rozpravě. Závěrečného slova jste se zřekl. V tom případě musím požádat některého z ministrů, zda otevře rozpravu a vystoupí. Tím by otevřel rozpravu a tento návrh by mohl být načten.

Takže rozprava je otevřena. A teď bych si dovolil u toho tisku navrhnout zkrácení zákonné lhůty pro projednání ve výboru Poslanecké sněmovny z šedesáti na třicet dnů.